Poté bychom pokračovali v projednávání dalších bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prosím, zaujměte svá místa v sále, případně tu diskuzi přeneste do předsálí. Mluvím teď spíš na tu skupinku vlevo, děkuji. Tak, pane poslanče, můžete. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl navrhnout nový bod s názvem Návod, jak rozpoznat dezinformace.

A současně bych chtěl při této příležitosti jednoznačně deklarovat, že Piráti ve volebním programu na nadcházející období nemají a ani to nikdy nechystali žádné zvýšení daně z nemovitosti pro bydlení. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Tak občanské průkazy a související. Děkuji. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedo. Tak, nový bod tedy nebude zařazován. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové.

Děkuji. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze?

Já jenom k tomu svému návrhu. Pane poslanče, nechal jsem vás vystoupit, ale vy dobře víte, že v této části byste měl vystupovat pouze s nějakým návrhem.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro?

Návrh byl přijat. A nyní tedy budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.